Schůzi jsem svolal podle § 51 odst. 4 jednacího řádu Poslanecké sněmovny na základě žádosti 59 poslanců. Pozvánka vám byla rozeslána v úterý 7. července elektronickou poštou. Navrhuji, abychom určili pana poslance Jana Čižinského a poslance Miroslava Kalouska. Ptám se, zda má někdo jiný návrh na osoby ověřovatelů. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 56. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Jana Čižinského a Miroslava Kalouska.

Z členů vlády se omlouvají: Marie Benešová pracovní důvody, Jan Hamáček do 10 hodin a poté od 15 hodin pracovní důvody, Jana Maláčová pracovní důvody, Lubomír Metnar pracovní důvody, Tomáš Petříček pracovní důvody, Robert Plaga zdravotní důvody, Miroslav Toman pracovní důvody, Lubomír Zaorálek zdravotní důvody. Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 56. schůze. Návrh pořadu je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Přivolám kolegy z předsálí a budeme tedy hlasovat o celém návrhu pořadu 56. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen. Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro předložený pořad schůze. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Konstatuji, že pořad schůze byl schválen. Nyní tedy přistoupíme k prvnímu bodu pořadu a já na chvíli předám řízení schůze kolegovi.

Dobré dopoledne brzké. Já tedy otevírám první bod schváleného pořadu schůze, kterým je Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se stanoví způsob projednávání zpráv, informací nebo jiných obdobných podkladů v Poslanecké sněmovně /sněmovní dokument 5222/ Návrh je tedy obsažen v tomto sněmovním dokumentu a ten vám byl doručen 13. května 2020.

Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Předkládaný návrh usnesení souvisí s přijatou novelou zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, kterou jsme jako plénum schválili v § 90 na 40. schůzi Poslanecké sněmovny v tomto volebním období.

Konkrétně se jedná o část 18 jednacího řádu § 114a a § 114b. Ve stručnosti k jeho principu. Je takový, že většinu zpráv, nebo můžeme říkat podkladů, projedná příslušný výbor, usnesení věcně příslušného výboru se bude bez dalšího považovat za rozhodnutí Poslanecké sněmovny, a to okamžikem schválení pořadu nejbližší schůze Poslanecké sněmovny.

Vychází se z předpokladu, že některé podklady jsou natolik významné, že by plenárně měly být projednány vždy. Jedná se o tento taxativní výčet podkladů: zprávy petičního výboru o přijatých peticích, jejich obsahu a způsobu vyřízení, výroční zprávy o činnosti a hospodaření České televize, výroční zprávy o činnosti a hospodaření Českého rozhlasu, výroční zprávy o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře, zprávy a informace předložené veřejným ochráncem práv, návrh státního závěrečného účtu, zprávu o hodnocení plnění státního rozpočtu a střednědobý výhled státního rozpočtu, rozpočty státních fondů a dotačních programů v zemědělství, roční zprávy o výsledku hospodaření České národní banky, zprávy Národní rozpočtové rady o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí a výroční zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu.